Děkuji. Nemá se takto postupovat při tvorbě zákonů. Nemá se takto načítat něco, prostě je to ukázka toho, jak se nemá tvořit legislativa. Toto je přesně ukázka, proč se to tak nemá dělat. Děkuji. Nyní pan poslanec Čižinský s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Já bych se rád přece jen toho návrhu zastal, protože ta situace je skutečně velmi vážná.